Bylo to provázáno s důchodovou reformou. Tehdy se lišily odhady, kolik bude výpadek z prvního pilíře. My jako vládní politici jsme odhadovali mezi 6 až 8 miliardami, levice a odbory odhadovaly 20 a více miliard. Skutečnost byla mnohem střízlivější výpadek je necelá 1 miliarda ročně a ještě se každý rok snižuje.

Pokud vyjdu z čísel vlády a vláda říká, že se ušetří 3 miliardy resp. 3,3 miliardy, pokud ten zákon projde, jak to je, tak to nebude 110 nebo 105, ale bude to buď 107, nebo 103 miliardy.

Vy navrhujete, aby to platilo celé volební období. Odvoláváte se na to, že až jednou budete vybírat více, tak přijde čas k debatě. Budete mít možnost... Já bych poprosil, kdybyste mi zjednal klid, pane řídící schůze. Ano.

Za tři roky 100, možná 105, možná 110 miliard na zvýšení sazby o jeden procentní bod. Chtěl bych vyzvat ty, kteří to tak ostře kritizovali, aby si podrželi svůj názor a aby hlasovali pro ten náš první pozměňující návrh 20 a 14 procent, protože ten prostor evidentně existuje. Už tady mluvil jeden z předřečníků o tom, že ministři v létě za to, že navštívili Letenskou, dostali 16 miliard. A je to dobře. Roste ekonomika.

Myslíme si, že to opatření má smysl.

A pokud trváte na těch 10 procentech, tak pořád říkáme, že 10 procent a dvě sazby je lepší než mít tři sazby, a pak můžete podpořit náš druhý pozměňující návrh.

Mimochodem, už tam svítí červeně jeden vládní poslanec, který to navrhuje už v tomto okamžiku.